Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování 259, přihlášeno 96, pro 89, proti nikdo. Návrh byl přijat. A konečně pan poslanec Holomčík navrhuje zařazení nového bodu informace...

Opět po pevně zařazených bodech. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Nový bod byl zařazen.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.